Takže v každém případě doporučuji kladné posouzení přijetí návrhu usnesení, které zde pan poslanec Huml přednesl. Současně si myslím, že zde nic nebrání poměrnému zastoupení, které zde bylo snad označeno paritním, ale jde o poměrné zastoupení, v komisi, které odpovídá volebním výsledkům, a proto ho považuji za naprosto legitimní. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Ještě než dám slovo panu poslanci Kortemu, tak bych vám chtěl sdělit, že pan poslanec Jiří Junek se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 11 hodin z pracovních důvodů.

Tato záležitost obsahuje také mnoho podivností a mnoho absurdit.

Dobrovolně a s vědomím rizika předal a předával tyto informace orgánům činným v trestním řízení, přičemž si vyjednal pozici utajeného svědka, byl si vědom rizika, které podstupuje.

Následně byl obviněn, obžalován a odsouzen, zatím nepravomocně. Přičemž dlužno říci, že státní zástupkyně paní Dagmar Máchová popsala soudu jeho roli velice nekorektně a tendenčně.

Obojí bylo špatné.